Děkuji paní poslankyni Pěnčíkové. Paní poslankyně Semelová a její faktická poznámka. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové.

Děkujeme. Děkuji. Pan poslanec Šarapatka a jeho faktická poznámka. Po něm pan místopředseda Filip. Vážené dámy a pánové, já bych za sebe chtěl říct, že jsem pro tuto dohodu přes všechny drobné nedostatky, které má. Ale na konto svých předřečníků bych chtěl říct: To, co tady říkáte, nejsou žádné argumenty. Nechte si to prosím vás na náměstí. Děkuji vám. Děkuji. Pan předseda Filip. Děkuji, pane předsedající. Já jsem čekal, jestli to řekne někdo z mých předřečníků. Reaguji na vystoupení pana kolegy Kalouska.

Co mi to tady vykládáte za nesmysly? To fakt myslíte vážně, ten argument?

Prosím vás, jestli chce někdo žít v minulosti jako Daniel Herman, ať tam žije. To bylo výborný.

My se snažíme tady mít jasné zákony, které chrání český národní zájem a to jak vůči Kanadě, tak vůči Číně. A tam bude ten velký problém například s výrobou oceli a podobně. No vaše kluby to nebyly. Paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Plzák, pan předseda Stanjura. Panu kolegovi Šarapatkovi vašim prostřednictvím, pane předsedající. Protože ty lidi to musí vědět.

Děkuju. Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo.

Ale už když si přečtete tu analýzu, tak co z toho čouhá, prostě je to, že ta smlouva dává zahraničním podotýkám zahraničním investorům taková práva, že mohou podvázat v podstatě legislativní i exekuční proces. A my bychom chtěli, aby tady byli ministři zemědělství a životního prostředí jestli to nemůže ovlivnit nějakým způsobem legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. Já se opravdu tady nedovídám žádné odpovědi na ty otázky. Já pak ještě vystoupím. Já z té smlouvy mám opravdu strach, aby to nebyla další Lisabonská smlouva a takové věci.

Pan předseda Stanjura. Hezké dopoledne. Myslím, že je pořád členem hnutí ANO. Co se týče blokace dovozu nefér konkurence levné čínské oceli, byl jsem to já, který navrhoval zařazení bodu na jednání naší Poslanecké sněmovny, a byli to vládní poslanci, kteří ten bod nepřipustili na projednávání. A vláda se tomu prostě vyhýbá a není schopna ochránit pracovní místa na severní Moravě.

To je úplně stejné.

Děkuji za slovo. Nezbylo nic jiného než učinit pokus.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Kolik stálo? Takže neodpovídá těm požadavkům, které na máslo český trh, český spotřebitel, české normy, české Ministerstvo zemědělství, Česká zemědělská a potravinářská inspekce a Česká státní veterinární správa uplatňují ve prospěch českého spotřebitele.